Namarkuje tržbu. Tím to skončilo. A občan dostane účtenku. Nic se nebude zdražovat. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Kučeru. Ale já bych jenom tady skutečně uvedl na pravou míru některé nepřesnosti, které tady zazněly, jak už bývá zvykem, od pana ministra Babiše.

To, že obsahuje informace samozřejmě o cenách nákupů a prodejů, to už jsem tady zmiňoval několikrát a myslím si, že to není úplně fér, takové ty polovičaté informace.

Pro odpočet daně to bude přijatá plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, klasický odpočet plnění, dále to bude klasický odpočet plnění z řádku zjednodušených daňových dokladů.

Já jsem to nestačil celé dočíst, ale je jasné, že i pan ministr zdaleka neřekl to, co měl říct, co se týká kontrolního hlášení. Prosím s faktickou pana ministra financí.

Prosím, máte slovo. Toto je kontrolní hlášení.

Tohoto bych se chtěl někdy dožít. Takže my jsme tady dali různé instrukce, a dokonce kontrolní hlášení můžete elektronicky vyplnit přímo v databázi Finanční správy. Prosím vás, zase říkáte nepravdy a platí to, co jsem řekl. Děkuji a nyní prosím řádně přihlášeného pana poslance Svobodu. Připraví se paní poslankyně Fischerová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Ale první byla vlastně kolegyně Putnová, která otevřela téma občanů, kterých se to dotkne, a to jsou lékaři, provozovatelé malých lékáren, speciální lékaři, tj. stomatologové, a celá oblast zdravotnické činnosti.

V nedávné době tato Sněmovna odhlasovala zrušení poplatků u lékaře. My jsme proti tomu a i já osobně jsme proti tomu snášeli celou řadu podkladů, proč je to špatně. Nikdo nám to nevěřil a dospělo to k tomu, že po zavedení tohoto zákona pan ministr financí musel říct, že to byla chyba. Naše ordinace se znovu naplnily čekajícími lidmi, kteří přicházejí bez jakéhokoliv důvodu, náklady na provozované praxe narostly.

Paní kolegyně Putnová hovořila o tom, že řada lékařů není schopna pracovat s takovýmito věcmi, protože nemají příslušné vybavení. A je to pravda.

Ono to zdánlivě vypadá, jako že ti lékaři jsou hloupí a nejsou schopni pracovat s jednoduchými pomůckami, ale my se musíme podívat na druhou věc. V oblasti praktických lékařů v předdůchodovém nebo důchodovém věku je prakticky 60 % lékařů. Tam je ta věková hranice posunuta. Celorepublikově průměr je asi okolo 40 %, tady je to výrazně posunuto. A samozřejmě je to skupina lidí, kteří už nemají žádný zájem začínat něco nového. Není to proto, že by byli hloupí nebo neschopní, ale důvod investice do něčeho dalšího pro ně je velmi málo silný. V současné době jsou praktičtí lékaři v situaci, že jejich činnost a jejich práce je přetížena.

Čas je takový, že s pacientem strávíte 10 minut a to, co jste dělal, dokumentujete dalších 10 minut, neli víc, prostě proto, že svět je takový, že neustále se musíte zajišťovat proti tomu, aby na vás někdo nepodal žalobu, abyste měl všechno zdokumentováno, a teď navíc budete ještě vykazovat něco napřímo. Je to neskutečná ztráta času, když si představím, že praktický lékař bude muset vystavovat něco proto, že si pacient přál, aby například použil pomůcku, která je na jedno použití, za kterou si musí připlatit, a za těch 10 nebo 15 korun on ztratí zase další čas tím, že bude vykazovat nějakou tržbu nějakým mechanismem, který neumí a který se bude muset naučit, a počet pacientů, které udělá, klesne. Prostě klesne. Víc se nedá udělat.